A nyní mohu zahájit hlasování o jednání a hlasování po 19. hodině dnes. Kdo je pro? Kdo je případně proti? V hlasování číslo 101 bylo přihlášeno 81 hlasujících, pro 79, proti 0.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já už opravdu jenom velmi stručně odůvodním svůj pozměňovací návrh, který je v systému vložen jako sněmovní dokument 2390.

A proto se domnívám, že tato část zákona není vhodná, a podala jsem tento pozměňovací návrh. Předem děkuji za vaši podporu. Já vám děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Taktéž budu velmi rychlý, odůvodním několik svých pozměňovacích návrhů.

Je to dotažení některých drobností ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Svazem průmyslu a dopravy.

Tam je několik zpřesňujících usnesení, ať už se to týká energetických staveb, dozoru projektanta, zastavěného území.

Prosím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ráda bych se vyjádřila k novele stavebního zákona. Jsem ráda, že došlo na kompromisní řešení v rámci koalice a opozice. Jednalo se o konstruktivní přístup, našli jsme společnou řeč. Zároveň se podařilo dobré části integrovat na úrovni ORP, zůstávají malé stavební úřady, všechny stavební úřady si žádají o jednotné závazné koordinované stanovisko obec s rozšířenou působností nebo kraj, pro vyhrazené stavby je Dopravní a energetický stavební úřad, pro které vydává jednotné stanovisko kraj.

Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Není. A k tisku 330 zájem o závěrečná slova? Také není. Tímto jsme se vypořádali tedy pro tento moment s formalitami a nyní podrobná rozprava bude probíhat už k jednotlivým bodům, respektive k sněmovním tiskům, samostatně tak, aby se páni poslanci a paní poslankyně mohli řádně přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům.